A to ne na ubytovně, ale za nekvalitní byt nebo zahradní chatku zkolaudovanou pro trvalé bydlení. A to je prosím první věc, kterou bych chtěla velmi zdůraznit.

Koho se tedy týká?

A teď, když máme tuto představu o té široké a různorodé skupině lidí, které se tento návrh dotýká, tak mi toto přijde jako naprosto klíčový moment si říci: Opravdu toto chcete? Vážení předkladatelé, ten návrh prostě odebírá tuto pomoc na bydlení a živobytí bez ohledu na to, zda jde o toho člověka práceschopného, který se práci vyhýbá a to máme řešit, ale navrhuju jiné způsoby , a vůbec nezohledňuje právě případy těch invalidních či starobních důchodů bez výplaty.

A znovu říkám, týká se to i těch invalidních a starobních důchodců. Zase, dávalo by smysl, pokud by se více pracovalo na tom, aby tu nápravu poskytoval případný pronajímatel, ale tak to není.

Ale pozor, víte, co všechno je považováno za nevpuštění?